My nevedeme ani debatu o právech menšin, a jestli na něco je právo a s tím já plně souhlasím tak je to právo, aby byly narovnány některé věci, které dneska registrované páry a já jsem jenom proto, aby to nebyly registrované páry, nechť to jsou páry aby tyto věci byly narovnány. Tam je to o právech, ano, o právu na společné jmění těch dvou, kteří spolu žijí. Tam je to o právu, které se týká dědictví.

Ono je to možná taková snaha o zkratku, dosáhnout všech těch ostatních práv zkratkou, a nikoli tím, že poctivě půjdeme a budeme hledat, kde všechny ty věci nejsou narovnány a narovnány být měly.

Dítě je dar, je to zázrak, spojení dvou životů, muže a ženy, a takto by to mělo být. Děkuji, pane předsedo, a nyní s další řádně přihlášenou je paní poslankyně Jana Pastuchová. Děkuji, pane místopředsedo.

Já bych chtěla poděkovat všem kolegům a kolegyním, kteří zde vystupují napříč politickým spektrem, až na nějaké výjimky, které se mi osobně také nelíbí. Tuto debatu prožívám v této Poslanecké sněmovně už potřetí. Jsem tady třetí volební období a třetí volební období se tato debata probírá.

Já bych trochu chtěla zareagovat na některé kolegy.

Při své práci minulé, dvacet let výjezdů na záchranné službě, bych možná o tom mohla vyprávět.